A nedá mi, abych nepřipomenul já opravdu nemám rád, když politici jiných zemí zasahují do předvolebních kampaní. Byl to pan poslanec Andrej Babiš a tomu to nevadilo. To je ten klasický přístup.

Ale platí to, co říkala paní ministryně obrany.

Naopak.

Myslím si, že je to správný přístup, a zatím se nám osvědčil a nehodláme na tom nic měnit. Obecně platí, že pokud se má zvýšit důvěra občanů ve stát, tak stát musí začít na své straně a zvýšit důvěru ve své občany, ve své podnikatele.

Já s tím souhlasím.

Uzavřeli jsme kontrakty zejména s velkými teplárnami a díky tomu zvyšování cen za teplo nebude tak vysoké jako zvyšování cen vytápění, když se používá například plyn.

Nic takového tam není. Jenom dluhy.

Tak jenom pár čísel. Nebudu tady číst všechna čísla, ale byli jsme roky zvyklí, že za obsluhu státního dluhu jsme dávali zhruba 40 miliard ročně. To je skoro jak z toho rádia Jerevan.

To se shodneme, že to není příliš mnoho. Není to nula, je to 14 dnů.

To je za čtyři roky dvojnásobek.

Všechna tato opatření snižují daňovou zátěž.

To všechno je ve prospěch daňových poplatníků a to všechno, taky musíme říct a já jsem pro všechna ta opatření hlasoval prohlubuje schodek státního rozpočtu. Takové ty řeči, kde ty peníze jsou?